Protože je důležité, abyste porozuměli tomu, že nám vlastně nešlo o to prioritně jenom pomoci té jedné straně. Tady skutečně šlo o hledání určité rovnováhy, jak dát šanci oběma stranám.

Byl použitý už i jinde.

Takže to dneska víme poměrně s jistotou, protože v této době mimořádné nejsme jediná země, která se uchyluje k tomuto nástroji. A snad tolik neudělám, když prozradím, že skutečně v některých těch rysech se to skutečně podobá tomu návrhu, který byl schválen v německém parlamentu, takže nás trochu inspiroval.

Takže takto jsou tam vytvořeny takovéto lhůty. Doba trvání toho ochranného období, ta je důležitá.

Takže to je princip toho. Důležité je, že bude účinnost tohoto zákona když to půjde dobře a vy když to dnes tady schválíte a když to schválí Senát, tak řekněme někdy po polovině května bude možné ten zákon vyhlásit, a teprve až ten zákon bude účinný, teprve až pak bude muset ten festival vyhlásit, že ruší, že se nebude konat. Dokonce i pokud to už někdo učinil, tak to bude muset učinit znovu. To znamená, podle toho zákona teprve až po platnosti účinnosti tohoto zákona je nutné, aby ten dotyčný znovu veřejně řekl: festival se konat nebude. A pak na základě toho může využít tohoto návrhu zákona a může využít té možnosti, že jeho vstupenky bude možné směnit za poukaz, který dá mu šanci navštívit náhradní koncert, třeba náhradní vystoupení, náhradní festival.

Takže já se vám snažím neříkám vám úplně všechny údaje, aby to bylo vůbec srozumitelné, takže to jsem připraven zodpovědět, pokud se mě zeptáte, a třeba i upřesnit detaily toho zákona. Ale podstata je tahle.

No, je to já netvrdím, že je to stoprocentní metoda, jak se pomůže těm pořadatelům. Mluvil jsem s některými, kteří mě ujistili, že je to pro ně významná pomoc. Ještě jednou připomínám, že se jedná o pomoc vlastně komerčním akcím, že to je něco, co běžně kultura Ministerstvo kultury tady v České republice je koncipováno tak, že je spíš zaměřeno na neziskové organizace a slouží veřejnému zájmu. Takže to rovnou přiznávám. A to je proto, protože člověk si uvědomuje, že i v oblasti kulturního podnikání vznikají akce, které mají poměrně dost velkou kulturní cenu pro tuhle zemi, já to vůbec nezpochybňuji, a asi by nebylo těžké tady takové akce vyjmenovat.

A my přicházíme s touto pomocí. Jednali jsme s těmi, kterých se to týká. Nechci se vymlouvat na Německo. A samozřejmě, když víme, že to někdo podobný podobně připravil, tak víme, že to nenarazí ani z hlediska evropského práva, čímž odpovídám na tuhle otázku.

Děkuji, pane ministře. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, kterému byl návrh zákona přidělen rozhodnutím předsedy, jej projednal, přijal usnesení.

Jenom snad bych podotkla, že skutečně tento návrh je velmi vstřícným krokem ať už všem kulturním institucím, tak aby skutečně se finančně nezhroutily, tak je to vstřícný krok vůči zákazníkům, tedy divákům, aby dostali to, na co si vstupenky koupili, aby je mohli uplatnit, ať už letos, až pomine tahleta nemoc, anebo v následujícím příštím roce.